To v každém případě.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Chalánkovou a připraví se pan poslanec Opálka. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, mnohé už zde zaznělo. Tato novela vznikla mimo legislativní plán prací vlády. Vznikl tento návrh na koaliční radě 7. 12. 2016.

Tento návrh byl předložen také bez předložení dopadu regulace, tzv. RIA. Rovněž se připojuji ke svým předřečníkům, kdy nedoporučuji, aby se Parlament vzdal kontroly a této legislativní pravomoci úpravy výše důchodů. Souhlasím s tím, že se mohou změnit valorizační pravidla, na základě kterých valorizace bude vypočítávána. Proto také doporučuji postoupit tento tisk k projednání do výborů. Je možné se také podívat na spotřební koš důchodců a tato pravidla podle tohoto spotřebního koše na základě statistických údajů upravit. Co je důležité, že se bavíme o systému průběžném, nikoliv však o zásadní reformě důchodového systému, který nám zásadně chybí. Byla zrušena důchodová reforma, tzv. druhý spořicí pilíř, a nebyl ničím nahrazen. Slyšeli jsme, že vláda v minulosti využila své pravomoci zvyšovat a valorizovat důchody pouze třikrát a limit zde stanoven nebyl. Přesto chceme vládu ušetřit takovéhoto pokušení. A nechci si myslet, že by tímto způsobem mohla vláda oslovit nějakým způsobem např. voliče před volbami. Přesto Parlament má právo se podílet na takovémto stanovení valorizace důchodů ve vazbě na státní rozpočet. Protože důchodový účet je v deficitu v současné době zhruba 30 mld. korun ročně a tyto příjmy do důchodového účtu neustále chybí. Důchodový účet je vyplácen samozřejmě ve vazbě na kondici hospodářství celého státu a je důležité, aby toto hospodářství fungovalo s tvorbou vysoké přidané hodnoty. Bez toho důchody stejně nebude z čeho vyplácet. No ano. Tabulku odchodu do důchodu při zachování výše důchodu vidíte. Věk odchodu do důchodu se neustále zvyšuje, pokud chceme vůbec tuto výši důchodů zachovat. Samozřejmě souhlasím s tím, že i naši důchodci mají právo se podílet na bohatnutí společnosti a sklízet plody z tohoto bohatnutí společnosti.

Souhlasím se svými předřečníky, aby se tento tisk posunul do projednání do výborů, aby mohla být provedena řádná debata o možné úpravě valorizačních parametrů. Děkuji za slovo.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, co říci nového, co ještě nebylo řečeno? Jednak bych chtěl upozornit, že nejde jenom o valorizaci důchodů, ale také o valorizaci částek podle dvou odškodňovacích zákonů. Pak bych chtěl říci, že problémem valorizace se zabývá i jedna pracovní skupina v rámci odborné komise pro důchodovou reformu, která pracuje při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Pokud tedy návrh zákona budeme projednávat ve výborech a v druhém a třetím čtení, tak je otázkou, v jaké podobě, ale především v kterém čase nabude účinnosti.

Aby mohla rozhodnout, tak samozřejmě potřebuje k tomu jak přijatý zákon, tak ze statistiky potřebné údaje.

Pak už bylo pozdě něco řešit, když se přišlo na to, že podle statistiky to navýšení je 40 korun.

A já bych rád zopakoval, jak to bylo. Vláda po dohodě s koalicí přišla s šesti stovkami. Pak na výboru padly tři návrhy. Devět set korun kolega Sklenák. Prošlo výborem tisíc korun. I v druhém čtení jsem dal pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu, který prošel, na 1 200 korun. Takže zákon by prošel, kdyby kterýkoliv z klubů se postavil proti, ale myslím si, že jako signál společnosti a zejména seniorům důchodcům byl kladný. Neměli bychom zneužívat svého postavení, ať už mediálního, nebo politického, a vymýšlet si, kdo co prosadil. Podpořili jsme to všichni. A co se týká kompetencí vlády. Nechápu, o co tady tak meritorně jde, když vláda bez problému má pravomoc ve zvyšování minimální mzdy. Když vláda bez problému má pravomoc při zvyšování životního a existenčního minima, které se dotýká následně zvyšování dávek státní sociální podpory. To jsou daleko větší objemy než tady to, co se nabízí. Takže ta hrozba, o které se hovoří, si myslím, že je jenom politikum, protože i minulost prokázala, že tento režim zneužíván nebyl. A že by byl především využíván v situacích, které se staly pro tento rok, tak, aby se mohla valorizace stát řádnou.